Děkuji mnohokrát.

A druhá otázka, jestli Skvělé. Děkuji vám.

A znovu zopakuji to, co už jsem řekl několikrát nevybral jsem pouze generálního ředitele, ale vybral jsem manažerský tým v počtu šesti lidí, který začal jednak dělat kroky dovnitř organizace, tzn. analýzu všech neproplacených faktur, všech změn během výstavby a dalších a dalších věcí, porušování rozpočtové kázně a věcí, které jsme zdědili. Stejně tak postupně byl na místo provozního úseku přivedený nový člověk. Ti lidi někde pracují, ti lidi mají nějaké výpovědní lhůty, příp. rozvázání pracovního poměru u bývalých zaměstnavatelů, a postupně jsme tento tým budovali.

Hodnoticí komise mně doporučila užší výběr čtyř lidí, se kterými postupně vedu nějaké diskuse. Já si myslím, že tato organizace na rozdíl od toho, co bylo v minulosti, je v této chvíli stabilní a plní své úkoly, byť nemá jmenovaného generálního ředitele.

Děkuji vám, pane ministře. Ano, ano.

Samozřejmě jsme se zabývali i touto záležitostí, jakým způsobem budeme řešit tyto závody, které jsou pod generálním ředitelstvím.

Pro nás je a bude i nadále důležité, aby Ředitelství silnic a dálnic fungovalo. Pro nás není důležité, že v každém krajském městě bude závod Ředitelství silnic a dálnic. Historicky jsem si zjistil, že bylo pouze 8 závodů Ředitelství silnic a dálnic, a nikde není vyloučeno, že se k tomuto modelu nevrátíme. V této chvíli bych chtěl říct, že nemáme naprosto jasné, kterých závodů se to bude týkat a zda některé závody budou tzv. redukovány pouze na odloučená pracoviště.

Děkuji. Nyní bych poprosil pana poslance Petra Bendla o jeho interpelaci. Interpeluje pana ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci sankcí Evropské unie vůči Rusku. Vážený nepřítomný pane ministře zemědělství, z médií jsem se dozvěděl, že chcete téměř vlastním tělem bránit tomu, aby se na území České republiky dostaly levné potraviny. Trošku s podivem říkám, že se tomu divím, že by měl být náš společný zájem na tom, aby lidé mohli kupovat levné potraviny. Nezaměňovat prosím se slovíčkem kvalitní potraviny. Myslím si, pane ministře, že byste se měl věnovat především tomuto tématu a dělat maximum pro to, aby se zemědělcům vyplatilo pěstovat potraviny, chovat dobytek tak, abychom byli konkurenceschopní na tom zemědělském trhu, abychom nemuseli dotovat řepku, rychle rostoucí dřeviny apod., ale naopak orientovali finance a finanční podpory, které z Evropy jdou, a nejsou to malé prostředky, právě do oblasti potravin. Tak zajistíte, že budou moci býti potraviny levnější.

Děkuji vám, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, doplatek na bydlení je sociální dávkou, která má pomoci s úhradou nákladů na bydlení těm, kteří tyto náklady nejsou schopni hradit sami. V loňském roce už dosáhla téměř 3 mld. korun. Starostové měst a obcí si stěžují na předražené ubytovny, ve kterých jsou ubytováni občané, za něž platí stát nájem formou doplatku na bydlení, kde nájemné mnohonásobně převyšuje nájemné obvyklé v obci. Tato praxe pak způsobuje koncentraci sociálněpatologických jevů v lokalitách, které jsou takto využívány. Paní ministryně, proč úřad práce dosud vyplácí často nehorázně vysoké doplatky na bydlení?

Děkuji, pane poslanče. Poprosím paní ministryni, aby odpověděla na tento dotaz. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci.